Přidány další dvě stovky za minulé vlády.

Také děkuji. To byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Já se v tuto chvíli zeptám, jestli se někdo ještě hlásí z místa. Rozhlížím se po sálu, nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Zeptám se pana ministra, jestli je zájem o závěrečné slovo?

Do podrobné rozpravy je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec Tom Philipp, který je zároveň zpravodajem. Pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům.

Já také děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající.

V systému je nahrán pod číslem 996. Nyní nikoho nevidím do podrobné rozpravy. Zeptám se, jestli se ještě někdo nehlásí z místa do podrobné rozpravy? Zeptám se pana ministra financí, zda má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Pan zpravodaj? Také nemá. Takže v tuto chvíli žádné návrhy nepadly, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. A dle programu mimořádné schůze otevírám bod číslo

Pane ministře, prosím, abyste se ujal slova. Děkuji za slovo.

Já v této chvíli nebudu opakovat všechny argumenty, říkal jsem je tady mnohokrát.

Nicméně je třeba říct, že za tu dobu, kdy fungovalo EET a ono už nefunguje dva a tři čtvrtě roku, řekněme si, respektive dva a čtvrt roku, ale půl roku ještě fungovat nebude, protože v rámci covidu jsme vlastně ruku v ruce s tehdejší vládou vypnuli EET zhruba od března roku 2020 do konce roku 2022.

Připomeňme si, že evidovat bezhotovostní tržby je neústavní podle rozhodnutí Ústavního soudu.

My otáčíme princip vztahu státu a občana a podnikatele.